Já hlasuji s náhradní kartou číslo 15. A nyní bych rád po dohodě nejprve udělil slovo našemu kolegovi, panu poslanci Miroslavu Kalouskovi.

Ještě jednou prosím, abyste se usadili na svých místech a umožnili vystoupení svému kolegovi. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Já pokládám za racionální a taktické, aby v takovém případě nadále ve Sněmovně v diskuzi vystupovali dominantně ti poslanci, kteří se budou ucházet o hlasy voličů v letošních volbách, což já, jak známo, nejsem.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, někteří poslanci odcházejí, někteří přicházejí.